Bylo jím podstatné a významné snížení administrativní zátěže, a to pro všechny zúčastněné strany. K žádnému ohrožení individuálních svobod nedošlo, jak strašili zástupci pětikoalice, protože všechny informace má Finanční úřad a podnikatelé je již před příchodem EET v podstatě měli povinnost uvádět.

Tyto kontroly zbytečně nezdržovaly poctivé od práce, naopak nepoctivé menšině nekalé metody podnikání netolerovala. Dovolte mi krátký přehled.

Nálezovost různých přestupků při kontrolách finanční a celní správy se výrazně zvýšila. Díky informacím, které nám EET poskytovalo, se mohly kontrolní orgány jednoznačně zaměřit na do uvozovek dávám podezřelé subjekty, v důsledku toho snižování nákladů veřejného sektoru, ale současně taktéž snižování administrativních nákladů poctivé části podnikatelského sektoru, to byl další důsledek.

Orgány pokutovaly převážně závažná opatření a tři čtvrtiny vyřešily bez udělení finanční sankce čerpám z čísel Ministerstva financí, respektive Finanční správy.

Dovolte, abych použila slova Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, cituji: